Je nutné říci, že už tehdy se objevovaly představy jaksi modernější. Chránit nikoliv krajinný ráz, ale ponechat přírodu samovolnému vývoji.

Podle této představy příroda sama svými silami rozhodne, jaký les býti má, nebo nemá a zda vůbec nějaký les na Šumavě má být.

Proč provádět tyto dlouhodobé zásahy, proč desítky let čekat?

I ale ve druhých a dalších zónách musíme čekat na splnění dalších ochranných podmínek. Některé druhy nesnesou zákrok nikdy.

Za něco hrozí pokuta, za něco okamžité zastavení činnosti.

Já jsem už říkal, že kůrovcová kalamita se nezastavila samovolně, byla zastavena aktivní politikou, aktivní činností tehdejších dvou ředitelů správy národního parku. Byl prosazen a připraven návštěvní řád.

Někteří z mých předřečníků říkali, že musíme znova začít jednat. Ale já jednoznačně říkám to všechno již proběhlo. Ten kompromis již byl dosažen, jeho realizace byla na dosah ruky.

Kompromis tady je. Je to tento senátní návrh. Není to žádné dogma.

Tehdy jsme zmiňovali, že představitelé samosprávy vyžadují, aby k tomuto zákonu, který celkem podmínky ochrany popisuje nepříliš určitě, byly také hned předloženy příslušné podzákonné normy, které budou ochranné podmínky přesně definovat. Tohle všechno snad již ministerstvo má za sebou.

První je cesta přetváření hospodářských lesů.

Dneska jsme v jiné situaci.